Já bych chtěl požádat jako již tradičně o předřazení sněmovního tisku číslo 131, alternativně jako dneska první bod, případně jako první bod ve čtvrtek a případně jako první bod v pátek, tyto tři alternativy.

Rovněž tato novela zákona o kybernetické bezpečnosti je poměrně důležitá, nebo řekl bych ne poměrně, ale velmi důležitá, a myslím si, že nezabere tolik času. Jak jsem zmínil minule, já se domnívám, že na této novele, se kterou do Sněmovny přišla už předchozí vláda, je odborná i politická shoda.

Proto zde také jako pan Nacher každou schůzi pokorně předstupuji a žádám o předřazení toho bodu, abychom dostáli toho, co jsme již měli udělat. Jenom stručně zopakuji, že tento zákon, tato novela zákona o kybernetické bezpečnosti zpracovává příslušný předpis Evropské unie a zároveň navazuje přímo na použitelný předpis Evropské unie a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů. Je velmi důležitá pro náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, protože tento úřad jakožto vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti bude dohlížet na pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a sledovat dodržování povinností výrobců a poskytovatele produktů, služeb nebo procesů v oblasti informačních a komunikačních technologií, kteří jsou usazeni na území našeho státu a kteří provádějí vlastní posuzování shody, jakož i sledovat činnost veřejných subjektů, které jsou subjekty posuzování shody. Je to poměrně důležité a klíčové a myslím si, že i současná situace, která se ve světě děje, nám dokazuje, že kybernetická bezpečnost je poměrně důležitá a dostává se na úroveň i konvenční bezpečnosti. Proto bych vás znovu poprosil, abychom jeden z těch termínů schválili, je to na deset minut, je na tom politická shoda. Myslím, že to odhlasujeme všichni, a velmi to pomůže České republice i naší obraně. Děkuji za pozornost, a pokud to neschválíme, tak se těším na příště. Děkuji, pane poslanče. Nyní se připraví a vystoupí paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. Pan poslanec Feranec ruší svoji omluvu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.